Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře , jiného člena vlády nevidím, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.